Tato proklamace se však výrazně rozchází s činy našich konzulárních institucí na Ukrajině. Žadatel o vízum musí prostřednictvím internetového veřejně dostupného systému Visapointu získat termín pohovoru s pracovníkem velvyslanectví a na základě tohoto pohovoru je pak velvyslanectvím rozhodnuto, zda bude žadateli přiděleno, nebo nepřiděleno vízum.

Můj dotaz tedy zní, jak zajistíte prostřednictvím úprav informačního systému, popřípadě organizací provozu velvyslanectví a podobně, aby systém Visapoint byl skutečně veřejně dostupný pro běžného ukrajinského žadatele o vízum a aby nebyl blokován kybernetickou mafií, které vyhovuje, že tento systém není odolný korupci. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci.

V některých případech je to téměř dojemná péče. A já pominu fakt, že je jedno, odkud přicházejí. Není to jenom ze zemí těch posledních válečných konfliktů, ale celkově. Někdy je nám vysvětlováno, že jde o diktát Evropské unie.

Například Organizace pro pomoc uprchlíkům dostává 47 milionů na svoji činnost, Sdružení pro integraci a migraci 30 milionů.

A poslední věta:

Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

To jsou čísla, která má v gesci Ministerstvo vnitra. Samozřejmě jsou jiná ministerstva, která v rámci těchto projektů peníze poskytují. Já jsem připraven, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, vám k tomu dát nějakou souhrnnou informaci včetně čerpání. Existuje samozřejmě povinnost těch subjektů, které peníze obdrží, aby je vykázaly, a vykázaly je tedy v podobě, která je kontrolovatelná.

Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím paní poslankyně. Ano, dovoluji si doplňující otázku, a to jestli pan ministr a kolegové vědí, že krom těchto prostředků, o kterých jsem hovořila, jsou tyto spolky ještě saturovány z peněz Evropské unie.

A jenom Člověk v tísni 250 milionů.

Ministerstvo financí bude mít pravděpodobně celkový přehled o čerpání dotačních titulů za celou státní správu a Českou republiku. Já bohužel v gesci Ministerstva vnitra v rámci migrace mám pouze tato čísla.

Vy můžete mít samozřejmě pravdu, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ale to bude celková částka za celou Českou republiku, já k tomu nemám informace.

Dodám přesný rozpad na jednotlivé subjekty, které obdržely dotaci. Děkuji panu ministrovi. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, vážení přítomní.

Což, to je ještě realizovatelné.